Teď bych se ještě krátce vyjádřil k hranici 100 000 korun. Já jsem taky přišel s návrhem hranice té částky, takže rozhodně to nechci nějakým způsobem odsuzovat nebo shazovat, ale je potřeba upozornit, že dnešní systém je v některých případech u přestupků nastaven nevhodně, že některé ty přestupky, třeba přestupek proti střetu zájmů a tak dále, mají tu pokutu nastavenu na 50 000 korun, to znamená všechny přestupky, které můžou být i společensky závažné a kde se můžou objevit ty následné represe, skutečně by vypadly z té ochrany, a cením si toho, že zde byl avizován návrh na změnu procedury, že se nejprve bude hlasovat o té úplné podobě, ve které pokrývá všechny přestupky, a teprve potom o hranici 100 000 korun, takže je zde možnost zjistit, jestli by se našly hlasy i pro plnou působnost zákona tak, aby byli chráněni třeba i ti oznamovatelé, kteří upozorní na to, že jsou porušována pravidla někde třeba na obcích z hlediska střetu zájmů, pokud pracují na úřadě a bojí se represí, tak aby i tito lidé měli možnost právní ochrany, aby soud se jich mohl zastat v situaci, kdy se zjistí, že nejsou důvody pro to, aby třeba s nimi byl ukončen vztah úředníka k danému územně samosprávnému celku. Závěrem bych tedy chtěl říci, až se objeví další korupční kauza, kdy přijde stát o stovky milionů nebo miliardy korun, tak se lidi budou ptát, proč jsme jako politici dopustili, že se lidi bojí oznámit problémy, a proč úřady hází důvodná oznámení do koše, a to s plným posvěcením zákona, pokud to schválíme tak, že budou prošetřována pouze podepsaná oznámení. Proto prosím, abychom skutečně zvážili širší rozsah oznamovacích kanálů, že úřady budou řešit všechna oznámení, nejenom ta anonymní, ale všechna důvodná oznámení prošetří podle jejich merita, jak je to obsaženo v pozměňovacím návrhu D od Pirátů, STANu a TOP 09. Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku pana poslance Salvetra.

Dovolím si reakci na to, co jsem tady slyšel před chvilkou, že člověk, který oznámí, je člověkem odvážným. Z mého pohledu je to prostě udavač a myslím si, že s tím máme bohaté zkušenosti. A pokud se jedná o nějaké protiprávní jednání, každý, kdo jej vidí, přece je v ohrožení toho, že by se na něm podílel, a pokud jde o závažnou trestnou činnost, tak předpokládám, že se k tomu dokáže přihlásit. Ale prosím, anonymní udání je něco, co prostě si nezaslouží podpory. Ano.

Takže skutečně neházejme všechny lidi do jednoho koše, není to správné.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dneska už máte tu demokracii, jak říkáte, máte svobodu slova, tak proč se bojíte pod to podepsat?

Víte, já jsem byla zaměstnancem ještě dávno předtím v jedné nejmenované nadnárodní firmě a taky tam zavedli takovéto udávání.

S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Lang. Děkuji, pane předsedající.

Takže já s tou vaší interpretací toho, že jsou tisíce různých podání a všechny by měly orgány činné v trestním řízení prošetřovat ze zákona, zásadně nesouhlasím.

Úvodem tři prosby a pak tak, jak už jste mě asi poznali, několik věcných argumentů.

Tak velká prosba nenálepkujme se takto navzájem. To je první věc. Druhá věc já určitě prosím o podporu zákona ve znění, už jsem to teď řekl, připraveném ministerstvem.

Podané pozměňovací návrhy jsou ukázkou toho, že spoustu věcí si k evropské úpravě přidáváme sami. Tak si vzpomeňme na to, když tak často na tu v uvozovkách zlou Evropskou unii nadáváme nebo si na ni stěžujeme, tak toto je ukázka zákona, kde k evropské úpravě přidáváme výrazné rozšíření navíc.